Děkuji. Děkuji. Nevidím nikoho dalšího přihlášeného k podrobné rozpravě, končím podrobnou rozpravu. Zeptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Paní ministryně? Pan zpravodaj také ne. Končím druhé čtení tohoto návrhu a vrátíme se k němu na závěr, aby byl prostor zpracovat přípravu na třetí čtení.